Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona o evropských politických stranách a politických nadacích a o změně některých zákonů. Tento návrh byl již Parlamentem projednán jako sněmovní tisk 876. Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu zákona vráceného Senátem a zákon nepřijala.

Návrh je Poslanecké sněmovně opětovně předkládán v obdobném znění, které již Parlament projednal. Do návrhu jsou však promítnuty změny, které inicioval Senát pozměňovacím návrhem. Po projednání s Ministerstvem financí došlo i k vypuštění rovněž nadbytečné novely zákona o účetnictví. Vláda navrhuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila již v prvém čtení podle § 90 jednacího řádu.

Děkuji za pozornost. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr u tak krátkého zákona řekl skoro všechno, protože těch šest stránek jsou opravdu jen změny, které po nás požaduje nařízení.

Doufám, že to dopadne jinak, protože když se hlasovalo posledně, bylo přítomno 132 poslanců, teď máme 133, tak uvidíme, jak dopadne závěrečné hlasování. Děkuji.

Pan poslanec Marek Benda.